Vy přicházíte s návrhy a musíte chodit za opozicí a taky říct: Jsme tady, máme tyto návrhy, prosím, pomozte nám to nějakým způsobem prosadit. Máte nějaký kompromisní návrh? Nebo souhlasíte s tím takhle? Nebo naopak budete to negovat? Tak jako my komunikujeme například s panem ministrem Jurečkou. Děkuji za dodržení času. Nyní jsme vyčerpali všechny faktické poznámky, a ještě než udělím slovo paní poslankyni Pastuchové, tak zde mám přihlášku paní poslankyně Šafránkové, která vystoupí s přednostním právem se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí SPD. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně.

Je nesystémový, nespravedlivý a přichází pozdě. Ostatně jeho původní návrh Legislativní rada vlády a další připomínková místa doslova roztrhaly na kusy kvůli jeho nekvalitě. Agenda podávání žádostí o tento příspěvek je navíc pro občany administrativně náročná a ještě více zahltí již tak velmi přetížené úřady práce i kvůli nesmyslnému rozdělení dětí a rodičů do dvou skupin, z nichž jedna o příspěvek žádat nemusí a druhá ano. Načasování výplaty příspěvku na srpen pak považujeme jednoznačně za pokus o líbivé politické gesto před zářijovými komunálními a senátními volbami.

Za prvé chceme, aby nárok na tento příspěvek měly nezaopatřené děti do 26 let věku, jako je tomu u všech ostatních prorodinných sociálních dávek a podpor, tedy všechny děti v této věkové kategorii, které studují, včetně vysokoškoláků, anebo děti, které nemohou studovat ani pracovat z důvodů vážného zdravotního postižení, a nikoli pouze děti do 18 let, jak navrhuje vláda, čímž tvrdě postihuje tisíce pracujících rodičů samoživitelů a rodin, zejména pak těch nízkopříjmových.